Proč tedy komunikace této vlády nefunguje? Protože nemá žádné recepty, nemá žádné vize, jednoduše neví, co má dělat. Proto jsem rád, že tato vláda vzala například v potaz návrh hnutí ANO, který leží ve Sněmovně již několik měsíců a řeší například odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie. Piráti navrhovali navýšení rodičovské. Doteď nic neudělali, fakticky to nemáme v systému, ale máme to díky hnutí ANO, to už dalo navýšení a úpravu rodičovské.

A samozřejmě mluvím i za všechny zdravotně postižené, na které tato vláda s úspěchem zapomněla. Je to příspěvek na mobilitu a jeho navýšení, které v tuto chvíli tato vláda vůbec nemá jako zákon nejen v eKLEPu, to znamená v systému zákonů.

Můžeme tam dát nějaký pozměňovací návrh, ale určitě těch 550 korun je opravdu velmi ostudných. Postupně se k tomu tato vláda přiklání, ale bohužel vidíme, že to je pozdě. A hlavně vidíme, že to je prostě málo a že to je nedostačující.

Protože ta vláda neví, co dělá pravá ruka, co dělá levá. Snad přijde třeba na řadu i náš návrh na zastropování cen energií. Experti už to samozřejmě doporučují. Vidíme to všude jinde v Evropě. Naše firmy nebudou do budoucna konkurenceschopné. Prostě musíme udělat nějaké plošné jednoduché opatření místo toho, abychom lidi sáčkovali a naháněli na Úřad práce na sociální dávky a do systému sociálních dávek. Takže já moc prosím paní předsedající, aby si zapsala můj bod. Chtěl bych, aby to bylo jako druhý bod po všech přijatých bodech na program Sněmovny, a to s názvem Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu a sociální a energetická nepomoc této vlády. Děkuji moc. Děkuji, pane poslanče.

Dobře, děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Dovolte mi, abych se vyjádřil k neustále rostoucím nákladům na energie, které ovlivňují chod českých univerzit, ovšem taky i dalších institucí nevýrobního sektoru, jako jsou třeba zmiňované nemocnice.

Část nákladů chtějí vysoké školy sice krýt z rezervních fondů, ale ty jsou limitované.

To zase přinese s sebou samozřejmě úplně evidentní problémy.

Ale to už je nad rámec tohoto obecného příspěvku. Je to už určité smíření se situací, kdy problém nebude řešit stát, ale univerzity. A to považuji za špatné řešení. Nejde jenom o univerzity. Myslím, že bychom měli detailně řešit problém v podstatě, který bych nazval: Jak vláda zajistí nevýrobním organizacím a zejména univerzitám krytí zvýšených nákladů na energie a provoz těchto institucí? Tak bych nazval ten bod.

Tak jaká je ta realita? Dnešní situace je taková, že učitel, odborný asistent nebo asistent na vysoké škole má v průměru nižší plat, než je průměrný plat učitele na střední škole.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Jestli vás můžu jenom poprosit, že bych si doplnila, jestli můžete poté za mnou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jako další evergreen navrhnout opakovaně ústavní zákon o celostátním referendu.